My jsme se dostali do situace, že ve snaze zajistit to, aby naši vojáci mohli být dobře hodnoceni, aby splnili úkoly, aby byli patřičně vycvičeni, vybaveni atd., tak se tento jednostranný aspekt budování naší armády upřednostňoval natolik, že měl docela devastující vliv na jiný z Ústavy mu nadřazený aspekt a tím je zajištění obranyschopnosti České republiky. Dnes už nikdo nemůže nevnímat, na co upozorňují koneckonců především vojáci, že Armáda České republiky v tom stavu, v jakém je do toho stavu se nějak dostala pochopitelně , není schopna zajistit obranyschopnost České republiky. My velmi dobře víme, že i na plánované počty armády, kterých v tuto chvíli zdaleka armáda nedosahuje, by bylo potřeba, aby se rozpočet na armádu pohyboval nad 50 mld. ročně.

Letos jsme si tedy někteří z nás připomínali výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance a při příležitosti oslav tohoto výročí se někteří zavázali k tomu, že se budou tímto problémem vážně zabývat. Byli to předsedové dnešních parlamentních stran, kteří deklarovali, že přijmou brzy dohodu, že napraví tento stav. A dokonce měli ambici vtáhnout do toho opozici a to všechno pod záminkou, že ten závazek překročí jedno volební období. Bude tedy dlouhodobý a zajistí, že se armáda dostane tam, kde bychom ji chtěli bezesporu všichni mít, tedy aby kromě toho, že je schopna zajistit 350 lidí do mise v Afghánistánu a dalších x lidí pro jiné operace, tak že bude hlavně schopná se velmi významnou měrou podílet na zajištění vlastní bezpečnosti. Jak to dopadlo, nevím, jestli všichni víme. Zadání bylo naprosto pregnantní a vojenští odborníci byli potěšeni, že konečně mohou pracovat na něčem, co považovali za rozumné, za smysluplné. Podíleli jsme se na tom i my a k našemu dost velkému zděšení jsme po několika měsících zjistili, že o to zas až tak moc nejde. Byl to prostě zase jenom humbuk, zase jenom gesto, plácnutí do vody, které v podstatě znamená, že se nic až tak moc v dohledné době nezmění, že tempa růstu výdajů na obranu budou zdaleka jiná, než si představovala ta pracovní skupina, která připravovala původní podklad. A zkrátka a dobře že se musíme spokojit s tím, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než budeme mít možnost opravdu hovořit o tom, že Armáda České republiky je schopna plnit svoje ústavní povinnosti. Ten rozpor je docela značný.

Mě by jenom zajímalo, jak je možné, že po několika letech se vnitřní zadluženost při rozpočtu, který je minimálně o těch sedm, ale zpravidla víc miliard ročně deficitní, se ta vnitřní zadluženost dokonce snížila. A byl bych docela rád, kdyby pan ministr vysvětlil tenhle ten pro mě nepochopitelný matematický rébus. Ale to není to nejdůležitější.

To, co mě ale znepokojuje na předloženém materiálu ještě víc, je absence toho, co se tady pokusil nepatrně vyretušovat pan ministr Zaorálek, a to je podle mě naprosto nedostatečné hodnocení bezpečnostních rizik. Ale v materiálu, který je nám předložen, tohle považuji za jednu z nejslabších stránek toho materiálu. To hodnocení bezpečnostních rizik by tam podle mě globálně být rozhodně mělo.

Víme, že rozpočet Spojených států na letošní rok je asi 850 mld. amerických dolarů, což je suma tak nepředstavitelná, že nemá ani cenu spekulovat, co je v ní všechno zahrnuto.

Česká republika v těch přehledech v podstatě nefiguruje, protože tak malá čísla se tam obvykle neuvádějí. Když před časem Barack Obama, americký prezident, dostal Nobelovu cenu za literaturu... Jsem se nespletl. Měl dostat Nobelovu cenu za literaturu, protože jeho projevy jsou opravdu skvostné nejen formou, ale i obsahem. Něco naprosto asi nedostižného, žádný jiný politik tak velkou prestiž nemá, i když, pravda, je třeba podotknout, že někteří se o to snaží. Někteří ministři se opravdu pokoušejí taky svými projevy přizpůsobit téhle úrovni, ale obvykle to vyzní spíš jako propaganda než jako něco, co by bylo hodno ocenění. Ale od té doby, co pan Obama dostal onu Nobelovu cenu, tak se nemůžu zbavit dojmu, že se bezpečnostní situace ve světě spíš zhoršila než zlepšila.

Ale nemůžu se zbavit dojmu, a to je to, co mi chybí v tom materiálu, že prostě situace je rok od roku horší.

Ale nezapomněl k tomu taky dodat: Ale nesmíte nám to tak moc věřit.